A můžeme si tady hovořit o tom, jak dlouho to vůbec trvá. Už jsem to tady zmiňovala mnohokrát.

Takovýhle dojem možná i někteří ve veřejnosti mohou mít, protože se o tom hodně namluví, tak mohou mít pocit, že to všechno běží jak na drátkách, že ta pomoc těm lidem plyne opravdu ze dne na den. Toto jsou zkušenosti z jiných evropských zemí, ale bohužel Česká republika mezi ně vůbec nepatří. U nás to trvá týdny a měsíce, než ten žadatel skutečně dostane pomoc. Pokud tedy zrovna neshoří servery a všechny ty konkrétní žádosti jsou podle ministerstva nenávratně ztraceny, pokud se ještě nevyskytne takovýto problém.

Připomeňme si, že malé a střední podniky jsou skutečně ve všech vyspělých zemích páteří tamních ekonomik, a je to případ i České republiky.

Proto je potřeba je kompenzovat mnohem efektivněji, přehledněji, spravedlivěji a rychleji.

Já se obávám, že z této krize, která zdaleka ještě nekončí, vzejdou posíleni ti, kteří už tak byli bohatí a jsou velcí. V mnohých těch sektorech si budou moci dovolit přesně to, že ty malé a střední, kteří už nebudou moci s dechem, kterým už ten dech dojde a kteří už nemají žádnou tu pomyslnou vatu, o které tady někteří ministři na začátku mluvili, budou právě těmi velkými skoupeni, pohlceni a pak tady ta konkurence zdaleka nebude taková jako doposud. A já věřím tomu, že ani vy tohle nechcete dopustit. Stát se prostě musí chovat v tuhle dobu jako záchranná síť k těm lidem, a nikoliv jako dráb, který po nich jde za každou maličkost, kterou udělají špatně v žádosti, kterou jim stát připravil natolik komplikovanou, že oni často se v tom těžce vyznávají. Slýchám tu kritiku ze strany vládních poslanců, ze strany ministrů takovou, že jsme nebyli schopni vyčíslit do rozpočtu, že jsme je tam nebyli schopni uvést. Je to velmi složité je vyčíslit, to určitě uznáte i vy, ale co musíte uznat sami, je, že jste slibovali na samém začátku koronavirové krize, že ta pomoc státu, a to jak na přímé pomoci, tak na těch kompenzacích a také na krytí, zárukách, bude až ve výši 1,2 bilionu korun. Minulý rok už můžeme zase hezky přehledně shrnout a vidíme, že to je naprostá utopie, že k takovéto sumě se zdaleka neblížíme. A to ani rozloženo do dalších let, jak pan ministr průmyslu a obchodu tvrdil, že je potřeba učinit. Je tady pořád dostatečný prostor dát těm kompenzacím jasná pravidla a některé z těch programů ministerstev, které jsou neúčinné, kde ty podmínky jsou velmi složité a napsané jen pro pár vyvolených, nakonec zrušit, protože nebudou potřebné.

Proto vás tímto žádám o to, abychom dnes schválili program této schůze a měli šanci se konečně o tom zákonu opravdu férově bavit, aby tady mohla proběhnout ta diskuse. My jsme připraveni k tomu, že to bude třeba pozměněno i podle představ tak, aby to bylo napříč politickým spektrem konformní, ale je potřeba vůbec tu diskusi moci začít.

Už víc než patnáct let se vede v České republice debata o tom, že i pro občany, kteří žijí delší čas v zahraničí nebo tam jenom studují, pracují na přechodnou dobu, ale prostě v době voleb se v zahraničí vyskytují, bychom umožnili volbu korespondenčně.

Připravovali jsme jej i ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra, připomínky Ministerstva zahraničních věcí jsme taktéž zapracovávali. To znamená, opravdu jsme tu přípravu brali velmi seriózně tak, aby ten zákon neměl trhliny, na kterých by se dala tato volba kritizovat.

V dalších státech úplně běžná věc.

A mnozí z nich opravdu po této volbě velmi volají i proto, protože velmi pečlivě sledují, co se v České republice děje, a velmi rádi by se sem třeba vrátili, a proto také mají zájem ovlivňovat to, jaké budou výsledky voleb. Ostatně vláda si toto určitě uvědomuje, protože jinak by sama do svého programového prohlášení korespondenční volbu nedávala.

My jsme tady připomínky, které k našemu návrhu byly, protože už jednou, jak si jistě pamatujete, projednáván byl, pak byl tedy vrácen předkladatelům, tak jsme je všechny zapracovali.